Některé klíčové aktivity byly vedením ministerstva negovány, pozastaveny, a přitom ta fakta jsou v přímém rozporu s prohlášeními pana ministra v samotném počátku, když nastupoval na resort a tuto reformu podporoval.

Strategie reformy psychiatrické péče aktivně reaguje, a bylo to tak i v počátku, na současný stav poskytované péče v České republice a je zcela v souladu se směrem, který například prosazují i země Evropské unie. Položte otázku. Děkuji a očekávám písemnou odpověď.

Omlouvám se, přeskočil jsem v pořadí. Takže pan poslanec Okleštěk, prosím. Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se kolegovi Laudátovi. Takže vážený pane ministře, mám na vás dotaz, protože v poslední době v mediálním prostoru hodně často slyšíme o kotlíkových dotacích z operačního programu Životní prostředí. Tuto aktivitu samozřejmě chválím, ale zapadá mi informace o Nové zelené úsporám. A mě zajímá, jakým způsobem hodláte pokračovat, jestli připravujete nějaké změny.

To se mi zdá jako slabá informace, tak prosím o zdůvodnění, co se v této oblasti děje. A pokud zamýšlíte pokračovat, jakým způsobem. A znovu zdůrazňuji, jedná se mi o zateplování bytových domů, energetické úspory. Děkuji vám a požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pane poslanče, děkuji za dotaz.

A já bych si dovolil říct jenom obecnou statistiku nebo několik suchých čísel a pak bych se dostal k tomu vašemu konkrétnímu dotazu.

Zdůrazňuji, že všechny výzvy byly velmi úspěšné.

My v rámci dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj z pohledu bytových domů vlastně z operačního programu Životní prostředí, resp. pardon, z této výzvy řešíme pouze bytové domy v Praze, protože Praha má svůj vlastní operační program a my nemůžeme ostatní bytové domy řešit. Ostatní bytové domy budou řešeny v rámci IROP, Integrovaného regionálního operačního programu. To znamená, my jsme zatím vypsali jednu výzvu pro bytové domy v Praze, ta byla ukončena, a nyní připravujeme, a to je úplně nová informace, novou výzvu pro bytové domy, zdůrazňuji, opět v Praze, která by měla být vyhlášena příští týden. Zahájení příjmu žádostí by mělo nastat v polovině března. Samozřejmě ještě přesnější data budou následně oznámena. Tady zatím prostě předpokládáme, že bychom měli k dispozici řádově stovky milionů korun. A bude to širší prostor s větší podporou, než byl v té první výzvě.

Takže chtěli bychom tak, jak jsou velmi úspěšné výzvy na rodinné domy, tak bychom byli velmi rádi, kdyby byla stejně úspěšná i výzva pro bytové domy. Zájem tam zatím avizován byl a uvidíme po vyhlášení výzvy a příjmu žádostí. Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Samozřejmě, určitě jsme udělali radost majitelům bytových domů pražských.

Protože se nám tak nějak jeví, že emisní povolenky s tou cenou jdou lehce dolů. Ohrozí to nějakým způsobem Novou zelenou úsporám? Děkuji. Požádám pana ministra o doplňující odpověď.

Ale máte pravdu, že v poslední době vidíme pokles ceny emisních povolenek.

Počítal s postupným nárůstem ceny až někam na úroveň deseti eur za povolenku.

A nyní tedy pan poslanec Laudát. Omlouvám se za to předchozí. Prosím, pane poslanče. Nejsem zvyklý příliš interpelovat, protože si to většinou s ministry vyříkám rovnou.

Sice nedošlo na ten program, nicméně tady zaznělo jak z úst pana ministra, tak i pana nepřítomného předsedy klubu ANO 2011 Bude líp, že se nebrání vzniku pracovní skupiny při hospodářském výboru. Jelikož řada věcí, kterou tady ministři od samého začátku svého mandátu slibují, časem vyšumí, tak se jenom chci zeptat pana ministra, zda již oslovil předsedu hospodářského výboru ze stejné strany, úplně náhodou a zda bude tato pracovní skupina, která bude celý ten průběh monitorovat, informována o přípravách, průběhu a jednotlivých krocích Ministerstva dopravy.